Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Čili ten postup je zřejmý a je stálý a myslím si, že dnes má ještě dvojí symboliku. Teď se musí odehrát nějaký mezikrok, jsme ve chvíli, kdy není nic, ale aby něco mohlo být, tak musí někdo něčím zaplatit. Teď bude muset platit hnutí ANO, aby si mohlo zajistit příštího nějakého spojence, ať už pro tichou podporu, nebo jakoukoli jinou podporu, ale teď je na řadě, aby zaplatilo. Já jsem přesvědčena, že první volba hned dnes nám to potvrdí, že tahle ta dohoda se odehrává a součástí je tahle ta platba. Že to je hanba pro Českou republiku!

Že se snažím apelovat i na vás ostatní, kteří jste se zavázali, že budete sloužit demokratické zemi, tu přísahu jste tady složili, tak abyste si dobře zvážili své kroky. Nyní faktické poznámky, mám ještě tři přihlášky: pan poslanec Pavel Kováčik, Jiří Bláha a Josef Hájek. Pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce. Faktické poznámky mají přednost, čili řádná přihláška... Rozumím tomu. Pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo.

Také je tady pár policistů, tedy příslušníků SNB, kteří možná třeba také v té době sloužili jako mladí kluci v pohotovostním pluku Sboru národní bezpečnosti, protože to byla tehdy zásadní podmínka, součást vzdělání, výcviku příslušníka Sboru národní bezpečnosti.

To také pamatujeme. Škoda, že to dnes možná není. Děkuji. Děkuji panu poslanci Kováčikovu za dodržení času k faktické poznámce.

A my místo toho se tady dohadujeme. Já jsem třeba v době komunismu byl na vojně a dneska by mi mohl někdo vyčítat, že jsem sloužil lidu prostřednictvím vojenské základní služby.

A jako že mezi námi takových bude hromada. Takže přestaňme se hodnotit, co bylo, a pojďme dělat něco pro ty naše lidi. Já vám děkuji. Nyní faktická poznámka pana poslance Josefa Hájka a dalších: dva, čtyři, sedm faktických poznámek.

Pan poslanec Hájek má slovo k faktické poznámce.

V Orlové máme mimo jiné památník.

Vážím si těch, kteří skutečně bojovali a byli vězněni za komunistů.

Pokud ano, tak se vám omluvím. Další faktickou poznámku má pan poslanec Miroslav Kalousek. A znovu požádám Sněmovnu o klid. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji za slovo.